Při vší stručnosti s ohledem na poslední jednací den před Vánoci bych vám chtěl doplnit tu mozaiku informací o to, že ten vánoční apel kolegů zprava na levici, že pravicové snižování daní v tomto případě může nalézt i jakousi odezvu u těch, co mají srdce nalevo, tak tato debata proběhla i na rozpočtovém výboru. A musím říci, že i když my také vnímáme potřebu už konečně zrušit superhrubou mzdu, že i my bychom rádi, aby nízkopříjmové kategorie měly vyšší čistý příjem, a i my jsme v minulých volebních obdobích, kdo jste tady byli, tak si to určitě pamatujete, navrhovali radikálnější a přitom jednodušší úpravu DPH, tedy zpět k dvěma sazbám, tak musím říci, že tam zaznělo a zazní to i teď, že když dva dělají totéž, není to úplně totéž.

My jsme to v minulosti vždycky kompenzovali jinými daňovými návrhy, které šly směrem nahoru.

Není to součástí vládního programového prohlášení, není to součástí žádných dohod, ale téma to nepochybně bude, protože s ohledem na stupňující se tlak, zbilancovanost veřejných financí, opatření na straně příjmů nepochybně budou namístě. Děkuji.

Děkuji za slovo. Já bych chtěl reagovat na pana zpravodaje. Protože ve chvíli, kdy rostou mzdy, tak roste průměrná daň z příjmu fyzických osob v České republice. A my se snažíme tento stav narovnat.

Takže ta daňová kvóta stoupá. A pokud ji chcete zachovat, tak byste měli podpořit ten náš návrh.

Protože jestli chce pan zpravodaj zachovat stabilní daňovou kvótu, tak logika musí velet k tomu, že tento pozměňující návrh podpoří, protože když ho nepodpoří, tak podpoří to, že progrese dál bude klesat. Růst základní slevy není žádným komplexním systémovým... nebo systémovou změnou daňového systému. Je to jenom reakce na to, že tato základní sleva od roku 2008 nerostla, zatímco rostla inflace a rostla průměrná hrubá mzda. Tady se nesnižuje daňové břemeno. Tady se vrací na úroveň roku 2008. Pokud chcete vrátit míru progrese na rok 2008, musíte podpořit tento návrh. Tento výpadek, v uvozovkách výpadek, bude realizován až v roce 2020. Čili vláda bude mít dostatek času při přípravě státního rozpočtu se s tímto výpadkem vyrovnat. Ten výpadek je drobný. Inkaso daně z příjmu fyzických osob roste každoročně o zmíněných zhruba 20 mld. korun. Jenom v roce 2019 počítá státní rozpočet s vyšším inkasem ve výši 150 mld. korun navíc oproti schválenému rozpočtu roku končícího. Takže se tu bavíme opravdu o velmi malé částce. A ty argumenty, které tu říkal kolega, zkrátka neplatí. Chceli podpořit progresi a chceli podpořit stabilní daňovou kvótu, musí podpořit i tento pozměňující návrh. A už nikdy, když to nepodpoří, se nemůžete postavit s odboráři na nějakou demonstraci a říkat, že chcete konec levné práce. Teď máte příležitost, jak lidem čisté příjmy navýšit. A je řádně přihlášená paní poslankyně Pekarová. Fakticky předřečník potvrdil moje slova, že když dva dělají totéž, opravdu to není, není to totéž.

Upozorňuji, že ze stejného poslaneckého klubu je tady návrh na zrušení milionářské přirážky, že opakovaně bojují s tím, aby ta progrese směřovala i směrem nahoru, tedy pásma pro vyšší příjmové kategorie. Vy pouze chcete sáhnout do těch příjmů podprůměrných. Takže i směrem nahoru a směrem k těm vyšším příjmovým kategoriím.

Děkuji za slovo. Já pokládám trochu nefér, když propojuje ten návrh na zrušení solidární daně s návrhem na zvýšení slevy na poplatníka. My návrh na zrušení solidární daně nepodporujeme jako Piráti, protože jsou u nás zastropované odvody na sociální pojištění, takže milionáři platí nižší daně, když započítáme i odvody, než střední třída, a to nám nepřijde spravedlivé. Z toho důvodu si myslíme, že je namístě, aby ta solidární daň zůstala zachovaná. A z toho důvodu mi přijde velmi nefér spojovat tady debatu o zvýšení slev na poplatníka, které pomáhají stejně všem zaměstnancům, a nejvýrazněji to pocítí ti nejchudší zaměstnanci. Tak spojovat to s tím zrušení solidární daně mi přijde velmi nefér. Piráti žádné zrušení solidární daně nenavrhují. My navrhujeme snížit všem zaměstnancům v této zemi o 5 tisíc korun ročně. A máme tady další faktické poznámky.

Zkrátka je několik pozměňujících návrhů. Chcete říct, že se u jednotlivých pozměňujících návrhů rozhodujete podle toho, jestli daný kolega poslanec podal i deset jiných a náhodou jedenáctý z toho je špatný? Přece tady jsou dva pozměňující návrhy, jeden na zrušení solidární přirážky, jeden na základní slevu. Takhle přistupujete i u ostatních zákonů k pozměňujícím návrhům, že se rozhodujete podle toho, jestli ten pozměňující bod je dobrý nebo není dobrý, ale rozhodujete se podle toho, co ještě ten daný poslanec podal či nepodal? Takhle přece nemůžeme jednat, takhle nemůžeme o pozměňujících návrzích rozhodovat. Vy tu přece máte šanci hlasovat proti zrušení solidární přirážky.